A když se už vypouští balónky jako ČT Nova vypustila balónek, že až 38 % občanů České republiky si přeje povinnou vakcinaci, což je pochopitelně blábol ale tyhle balónky už se vypouštějí.